Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že včera v 21 hodin byla přerušena 24. schůze, informace vlády ke kauze Vrbětice, chtěl bych poprosit, aby organizační výbor vytvořil podmínky, aby mohla být v rámci tohoto jednacího týdne dokončena podrobná rozprava k tomuto bodu a potom aby byl dán příslušný čas k vyjádření ministerstvům, než se celý bod uzavře. Ano, budeme se této věci věnovat na jednání výboru, které začíná dnes v jednu hodinu. Dále k pořadu schůze nikoho nevidím. Omlouvám se, pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Další přihlášky nevidím, budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Ano, já té žádosti vyhovím a budeme pokračovat v 10 hodin.